Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Miloslava Roznera

Pane poslanče, máte slovo.

Děkuji, pane předsedající.

Projednávání bylo přerušeno pak následně 12. února usnesením Sněmovny č. 491.

Tyto skutečnosti jsou obsaženy v návrhu usnesení Poslanecké sněmovny, který vám byl rozdán na lavice. Nad rámec skutečností obsažených v návrhu usnesení Sněmovny uvádím, že po skončení prověřování trestní věci počátkem října 2018 bylo policií vydáno usnesení o odložení věci a dne 7. listopadu téhož roku byl tento závěr policie potvrzen státním zastupitelstvím pro Prahu 4.

Pan poslanec Miloslav Rozner byl z projednávání žádosti policejního orgánu potom vyloučen usnesením výboru č. 85. Na základě osobního vyjádření státních zástupců, orgánů činných v trestním řízení a z důvodu omluvené nepřítomnosti dohledové státní zástupkyně bylo jednání výboru přerušeno usnesením č. 89 a současně jsem byl pověřen vyžádat i záznam dohledové prověrky nad postupem Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4 v trestní věci poslance Miloslava Roznera.

Takové posouzení přísluší orgánům činným v trestním řízení.

Imunita chrání Parlament jako celek.

Na základě provedeného šetření a následného posouzení věci pak přijal výbor usnesení č. 96, které vám bylo rozdáno na lavice.

Tolik z mé strany, pane předsedající. Nyní prosím zpravodaje mandátového a imunitního výboru poslance Marka Výborného, aby se ujal slova. Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo.

Tolik tedy za mandátový a imunitní výbor. Toto je jako doprovodné usnesení, na kterém tedy byla shoda a které jsem jako zpravodaj navrhl poté, co třinácti hlasy aby bylo zřejmé, jak hlasoval výbor třinácti hlasy doporučil Sněmovně nevydat poslance Miloslava Roznera k trestnímu stíhání. Proti tomuto usnesení hlasovali tři poslanci a jeden se zdržel. Děkuji za pozornost. Nyní zahajuji všeobecnou rozpravu, do které jako první se přihlásil s písemnou přihláškou pan poslanec Miloslav Rozner. Tak, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené dámy a vážení pánové, moje vyjádření, které se týkalo problematiky tábora v Letech, naprosto nemělo za cíl zpochybnit utrpení lidí v době nacistické okupace.